Já bych jenom pana poslance Kalouska upozornil, že nejsem ani hluchý, ani intelektuálně nesmělý.

Takže pane poslanče, prosím vaše faktická. Nechceme si hrát na policii ani na tajné služby, nechceme si na ně hrát. Nechceme si na ně hrát, stejně jako si jiné rezortní výbory nehrají na to, že by byly vojáky, nebo... samozřejmě, máte tam řadu lidí z profese, ale fungování a princip těch výborů je jiný, je to nastavování politické agendy. Chceme být naprosto féroví, má tam být zastoupena každá politická strana svým jedním členem. A druhá věc. Chtěl bych požádat, jestli bychom mohli načíst návrh toho usnesení, abychom se o něm pobavili a případně věděli, k čemu v tomto jednání míříme. Děkuji za slovo. Děkuji. Na návrh usnesení jistě bude prostor v podrobné rozpravě. Nyní mám tady tři faktické poznámky, takže přečtu pořadí. Pan poslanec Miroslav Kalousek, pan poslanec Jiří Bláha a předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Takže stahuje pan poslanec Kalousek.

Vážené kolegyně, kolegové, já bych vás chtěl opravdu poprosit. Já vám třeba jedno napovím a je to dovoz výrobků za podnákladové ceny do naší republiky. To ničí naše národní hospodářství, to ničí naši ekonomiku, to ničí naše vztahy se zahraničními partnery a to hlavně ničí naše vesnice.

Přitom o tom nevíme vůbec nikdo nic, nikdy nic nebudeme schopni zjistit. A i když se něco dozvíme, tak se dozvíme to, co jsme vlastně už věděli dávno, protože nám stejně nikdo nemůže nic říct. A jelikož asi nemáte témata a nevíte, jak pracovat, tak hledáte, o čem byste hovořili, abyste byli vidět. Děkuji za pozornost. Prosím máte slovo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové.

Takto to tady bylo řečeno a přeloženo do češtiny. Tak konečně jsem to pochopil a děkuji velectěnému panu kolegovi Kalouskovi prostřednictvím pana předsedajícího, že nám to přeložil do češtiny. Děkuju moc.

Velmi zdvořile. Ale tím smyslem je, jestli ty zprávy byly použity tak, aby to bylo ve prospěch bezpečnosti České republiky. A to je docela zásadní otázka, ta by nás měla zajímat. Nyní s faktickou poznámkou mám dvě přihlášky. Ještě jednou. Já jsem, pane Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, když jsem o tom tady mluvila, tak jsem dopředu říkala, že jsou tady fakta a to jsou varování našich služeb před těmito konkrétními hrozbami. Máte to v té zprávě, a částečně jsem z toho četla, naprosto zřejmě napsáno.

Vedle toho vlastně tady jsou nějaké kroky České republiky. České republiky proto, aby naše společnost byla odolnější. Já jsem tady také v tom úvodním slovu říkala, že já si mnoha postojů, byť jsem opoziční poslanec, členů naší vlády vážím.

Vážím si toho. Ale je tady ještě spousta věcí, které by se mohly a měly udělat v této oblasti a i podle schválené bezpečnostní strategie se doposud neudělaly.

Děkuji. Nyní čtyři faktické poznámky.

Děkuji za slovo.

Já jsem za to moc rád těm zpravodajským službám a dalším, že tady takové luxusní služby máme.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já si vážím toho, že do diskuze se zapojují i kolegové z koalice.

Pan premiér tady bohužel není, ale jsem přesvědčen, že zmínění kolegové ho dokážou v této věci velmi dobře zastoupit.

Nikdo to nezpochybňuje. Ani to nezkontrolujeme, protože tomu nikdo z nás nerozumíme. Ale dle mého názoru to, že tady chceme vytvořit další komisi mimochodem, už tady několik komisí a výborů máme, které se tímto můžou zabývat tak prostě ty hrozby neodstraníme.